Já bych chtěl tady říci to, že to není unáhlené. Tady pan poslanec Číp říkal, že to je unáhlené. Není to unáhlené, tohle, že to předkládáme. Protože to především bych chtěl zdůraznit není pravda, ujišťuji vás, že to je nějaký protiruský krok. Takhle to prostě není. Tohle není žádná schválnost. Tohle pokud si někdo myslí, tak ho mohu ujistit, že to je omyl. A to, co je důležité.

Ona se projednává v těch zbylých parlamentech a předpokládám, že do summitu v Rize bude rozhodnou většinou, neli všemi, ratifikována. Takže tady rozhodně to není tak, že by nikdo z nich nezaregistroval, kdyby to představovalo nějaký problém toho typu, který tady byl zmíněn. Takže já tady zdůrazňuji tahle smlouva není žádná schválnost. Není unáhlená. A je to vyústění procesu, který má svou logiku a který probíhal poměrně dlouho.

A pak je tu jedna pro mě trošku komplikovanější věc, kterou musím také zmínit. Já jsem tady byl dotázán, proč ta smlouva tak složitě oscilovala. Nechci vytáčet a rovnou přiznám, že je pravda, že jsme vedli poměrně komplikovaná jednání s našimi partnery kvůli situaci, která vznikla kolem firmy EnergoPro a kvůli mimořádné dani, poměrně astronomické, která na ni byla uvalena, protože se přiznám, že jsem to chápal jako určitou tendenci, která by vedla k poškození velmi úspěšné a rozsáhlé investice České republiky v oblasti hydroelektrárenství a vodních zdrojů v Gruzii.

Proto jsem ve svém vystoupení mluvil o tom, že věřím, že tato dohoda o přidružení přispěje také ke kultivaci podnikatelského prostředí a k tomu, aby se zítra podobné věci řešily rychleji, protože jak už jsem tady jednou řekl ve svém úvodním vystoupení, budou existovat různé orgány, jako je asociační rada a asociační výbor a grémia, na kterých by se podobné věci řešily možná rychleji, než to bylo v tomto případě.

Nakonec přiznám, že to také nepokládám za ideální, ale člověk si v životě nevybírá.

A já si za tím stojím, navzdory možná tomu, že někteří to budou zpochybňovat. Děkuji. Teď tady máme několik faktických poznámek. S první prosím pana místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty. Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, páni ministři, já si myslím, že místo ideologie ta debata přece musí spočívat právě v tom, jakým způsobem se jednotlivé země, které jsou v Radě Evropy, budou chovat k současné Evropské unii.

A to se stává právě z toho, že budeme zvažovat v těch jednotlivých orgánech to, jak se chovají naši investoři tam, jak se chovají jejich státní orgány k našim investorům. Takže nezlobte se na mě, pro mě je velmi důležité, jakým způsobem se bude vyvíjet situace v Gruzii, jakým způsobem při tom případném posílení spolupráce s Gruzií dopadne ta situace pro Českou republiku, pro české podnikatele, pro české národní zájmy. V tomto ohledu si nemyslím, že je potřeba něco více urychlovat, něco zpomalovat, anebo dokonce to odmítat. Ale řádně projednat, to si myslím, že je velmi podstatné.

Děkuji vám. Děkuji. Prosím, máte slovo. Kolegyně, kolegové, spoustu toho, co jsem chtěl říci, už tady řekl pan ministr, event. můj předřečník pan předseda Filip. Já si myslím dohoda o přidružení není vstup do Evropské unie. Je to zahájení, zahájení určitého kroku, zahájení určitého procesu. A přesně, jak řekl pan ministr zahraničí, pokud schválíme tuto dohodu o přistoupení, tak máme možnost, máme páky, máme výrazně lepší pozici vyjednávat. Vyjednávat nejenom s Gruzií, ale v případě ostatních dohod o přidružení i s ostatními státy. Máme možnost významnějším způsobem chránit naše investice. Máme možnost výraznějším způsobem zasahovat do demokratizačních procesů v těchto zemích. Já vás chci požádat, schvalme v prvním čtení tuto dohodu o přidružení. Myslím si, že je to velmi, velmi důležitý krok k tomu, abychom tu naši Evropskou unii protože Evropská unie není jejich, ale Evropská unie je i naše abychom výrazným způsobem zlepšili různorodost, zvýšili ekonomickou výkonnost a zvýšili i možnost toho, aby naši občané měli výrazně lepší přístup a měli výrazně větší možnosti jak investic, tak i turismu a dalších záležitostí v těchto zemích. Takže prosím, pojďme to schválit. To byla poslední faktická poznámka. Prosím. Já se přiznám, že jako člen zahraničního výboru tady projevuji neznalost a měl jsem si to nastudovat.

A my jako Česká republika je považujeme také za součást území Gruzie? A může to být nějakým problémem v té asociační dohodě? Mimochodem, tady bylo řečeno, že ty výhody budou spíše na straně toho přistupujícího, co se týče asociace, ani ne tak pro nás.

Děkuji panu poslanci Plzákovi. Prosím, pan předseda Schwarzenberg.